Také děkuji.

On totiž zapomněl, že před volbami říkali, že to budou dělat jinak. Tam asi zapomněl.

Možná se toho dočkáme. To bude ta změna! Děkuji. Prosím, vaše dvě minuty. Vážené kolegyně, vážení kolegové, pořád se tady bavíme o nestandardním předložení návrhu zákona.

Opravdu neříkám, že to bylo šťastné.

Příští volební období to může být úplně jinak.

Děkuji moc.

Tak si to prostě tam někde schvalte v minimálním počtu někde na ministerstvu nebo na hospodářském výboru, ale proč tady tedy nemůžeme diskutovat?

Jakým způsobem se to bude krizově řešit u podnikatelů a občanů?

Děkuji.

Ještě načtu došlé omluvy.

Děkuji. Paní předsedající, pane ministře, dámy a pánové, moje vystoupení nebude nijak dlouhé. Budu mít jednu otázku, dvě poznámky a jeden návrh. Na začátku svého vystoupení nás pan ministr trošku zkoušel, jestli víme, kolik stál plyn před rokem. Já jsem to nevěděl.

Odpověď...

Je mi jasné, jak se to...

Jsou ti úředníci neschopní? Nebo měli špatné zadání, nebo žádné zadání? To je asi důležité.

Fakt si nepamatuji, že by Sněmovna v takovém rozsahu postoupila svoji kompetenci vládě. Nicméně stalo se a s tím vlastně souvisí i můj návrh.